Takže kdybychom chtěli být spravedliví v tom seznamu, tak to bude mnohem širší seznam. Spočtěte si ty priority! A to tam jsou ještě ty stavby jako celek, to znamená, to se ještě rozpadne do mnoha konkrétních akcí, a nikdo nemůže vážně tvrdit, že když mám stovky priorit, že jsem si stanovil nějaké priority.

My tu dohodu budeme ctít.

Je to opět regionální pohled, který je legitimní, ale těch regionů máme 14.

Mohli bychom o tom velmi dlouho mluvit.

A nedá mi, abych aspoň kolegům, kteří jsou tady relativně noví, byl jsem asi tři dny ministr dopravy, když mě sociálně demokratičtí poslanci interpelovali velmi vášnivě, jak se postavím ke stavbě tohoto kanálu s tím, že ten projekt se chystá už 110 let.

Nic víc. Do podrobností vůbec nemusíme chodit. Já vám děkuji, pane předsedo.

Děkuji, pane předsedo. Kolegyně, kolegové, prostřednictvím pana předsedajícího odpověď pro pana Stanjuru, proč v tom seznamu není tzv. brněnské metro, jak rád říká, jinak se to jmenuje severojižní diametr pro spojení nového nádraží a části města Brna. Proč tam není? Protože nemá majetkoprávní přípravu. A to byl ten požadavek, který jsme dávali, když jsme tento seznam dohromady dělali, a já nemám ve zvyku a nechci dělat, abych obelhával kolegy v hospodářském výboru jenom proto, aby se to tam objevilo a já si nasbíral nějaké politické body, a za dva roky byste mě tady interpeloval, co jsem za, řeknu to slušně, neférového člověka. Takže to jenom pro vysvětlenou.

Ano, je to tak.

Když jsem to tady poslouchal, tak bohužel musím konstatovat, že ono se tady opravdu ukazuje, že každý je odněkud. Prostě ten regionální pohled tady je jednoznačný a bohužel musím říct, že v té tabulce regionální pohled výrazně převýšil pohled státnický.

Všichni chtějí zařadit prioritní stavby z jejich regionu. Je to pro mě trošičku samozřejmě zklamání, ale to je všechno, co s tím můžu dělat.

Možná je to důležitější než to vlastní mezitímní rozhodnutí. A řeknu proč.

Oni prudí v té fázi územního řízení a tam jsou první komplikace, protože stát bez platného územního rozhodnutí nemůže vykupovat pozemky.

To by měl řešit zákon o liniových stavbách a tam samozřejmě ten problém je výrazně vyšší.

Ony propadnou a musí se znova dokolečka. Pořád dokolečka.

Je to jejich majetek a my se k tomu musíme chovat velmi, velmi obezřetně.

Není to tak. A samozřejmě já si myslím, že je na každém z nás, jak se k tomu návrhu zákona postaví. Děkuji za pozornost. Já vám děkuji, pane poslanče. S faktickou poznámkou pan poslanec Birke. Prosím.